Takže já, pane předsedo prostřednictvím pana předsedajícího, to využiji a budu apelovat na vás, protože my jsme si tady některé věci už vysvětlovali posledně, co se týká rozpočtu na vědu a výzkum. Váš pan předseda tady nebyl. Je škoda, že jste to nezajistil, aby slyšel argumenty, protože jsme si mohli odpustit tyto předvolební eskamotérské výkony.

Pan předseda Kalousek tady říkal, že se s těmi čísly dá hrát. Takže já jsem si dovolil nechat připravit tabulku. Mám tady tabulku, ve které jsou peníze tzv. veřejné. Veřejné peníze jsou v tomto kontextu peníze z národního rozpočtu plus z evropských fondů.

Potom to změnila vláda ODS na veřejné rozpočty, protože z národních rozpočtů to nebylo ufinancovatelné. Tím pádem se ovšem do tohoto procenta počítají jak národní peníze, tedy to, o čem tady mluvíme. To znamená státní rozpočet plus evropské peníze.

Ale zapomněl říct, že to byla doba největšího čerpání evropských fondů, protože tady máme druhou čáru, o které nemluvil, a to byly národní peníze, tedy ze státního rozpočtu.

Máme tady tedy jasná čísla. Prosím, nesměšujme veřejné peníze a státní rozpočet, protože to není to samé. Z národního rozpočtu, ano, teď byl pokles. A ten pokles byl zejména v roce 2014. Od té doby nárůst národních peněz je. Jsme o čtvrtinu více, než tady bylo v předcházejících letech. Buďte přítomni, poslouchejme se. A byl bych velmi rád, aby tato neúprosná čísla, která vám klidně dám k dispozici, byla používána. Co se týká dalšího plánování, byl bych rád, abyste se také zeptali, jak jsou spokojeni průmyslníci. Zeptejte se jich. Zeptejte se Svazu průmyslu a dopravy. Ti ocenili tento návrh rozpočtu. Jsem přesvědčen, že také tady nebylo zmíněno něco podstatného. Ano, pan předseda Fiala, prostřednictvím pana předsedajícího, kritizoval, že je nárůst úředníků. A já mu zopakuji. On tady nebyl. Ono také jde o to, jací jsou to úředníci.

Také přibyla agenda. Tato agenda je částečně dána i tím, co děláme. Jsou první výzvy, první programy, které jsou nastaveny na potřeby trhu. Jaké jsou potřeby jednotlivých sektorů. Jak podpořit hospodářský růst a konkurenceschopnost do dalších let. Jsem přesvědčen, že v tomto směru to bylo nespravedlivé vůči této oblasti našeho státního rozpočtu a návrhu, který tady je. Rozumím mnohým argumentům.

Absolutní čísla jsou samozřejmě dramaticky vyšší v řádech miliard korun, a to právě proto, že je vysoký hospodářský růst. Eviduji čtyři faktické poznámky.

Prosím, máte slovo.

Ale jen tak mimochodem, naše vláda byla také roky vaše vláda. Vládli jsme spolu, ne? Mluvím s panem vicepremiérem. Abychom nezapomněli, kdo byl náš koaliční partner v Topolánkově vládě. Abychom nezapomněli, kdo byl. A já to nijak nezpochybňuji. Jenom to připomínám. A k tomu, co jste říkal, pane vicepremiére. Je to pravda. Vy jste zachraňovali to čerpání? To je jako to, co pořád slyšíme. Zachraňovali jste ty peníze, nebo se vyčerpaly za naší vlády? Jedno, nebo druhé. Tak dneska slyšíme, a je to pravda, já jsem o tom mluvil, že byl vyšší podíl evropských peněz. A mluvil jsem o celkovém čísle, takže jsem žádnou fintu nepoužíval. Používal jsem ta neúprosná čísla.

Za pět let?

To si řekneme za rok. Děkuji i za dodržení času. Nyní pan předseda Kalousek s faktickou poznámkou a připraví se pan předseda Fiala. Děkuji za slovo. Nezpochybňuji, pane místopředsedo vlády, čísla, která jste tu prezentoval. Dokonce ani nezpochybňuji vaši upřímnou snahu získat na vědu a výzkum maximum prostředků. Ale nemusíme mluvit jenom o konkrétních číslech.

To jsou priority.